Já vím, že jste, pane premiére, nespěchal na Evropskou radu, kde jsem já byl.

Samozřejmě, vedle seděl rakouský premiér, kterému jsem to také vysvětlil. Proč? Kolik nocí jsme tam strávili!

Uhlí nad zlato dneska, uhlí nad zlato. Takže já jsem tam vystupoval. A já se ptám, co jste vlastně dělal před tím předsednictvím?

Chápu, že Ukrajina je důležitá, ale tady jsme v České republice a tady je ohrožení života našich občanů. Takže vy jste převzali předsednictví, které my jsme připravili.

To je nejdůležitější místo, tam blokujete.

Ale vy jste se na to vykašlal.

Neuvěřitelné.

Neslyšel jsem to slovo.

Proč Energetická rada bude až 9. září?

Viktor Orbán, vy ne!

Ale vám samozřejmě kolegové Pekarová, která řekla, že Maďaři nemají volit Orbána, a pan Bartoš vám zakázali se stýkat s Maďarskem.